Děkuji za slovo.

A takových lidí je strašně moc.

No tak to je skutečně zvláštní přístup. Já bych byl velice rád, kdyby pan ministr pokračoval v té reformě. To je strašně důležité.

A pokud se vám povede získat nějaký termín pro vaše dítě a chcete další termín, tak vám řekne: nemám čas, já mám tolik pacientů, že to nestíhám.

Domácí péče byla v minulosti výrazně podfinancována a na její úkor byly upřednostňovány jiné oblasti, jako například nemocnice. Naše vláda přišla s novou koncepcí domácí péče. Hnutí ANO prosadilo výrazné zvýšení úhrad za domácí péči.

Pro vozidla poskytovatelů domácí péče jsme vydobyli výjimku ze zákazu stání. Za další rozvoj paliativní a duchovní péče. Naprostá většina by ale chtěla prožít své poslední chvíle v kruhu rodiny.

Proto podpora paliativní péče a jejího rozvoje patřila k našim dalším zásadním tématům.

Paliativní péči jsme také úspěšně řešili pomoci pilotního projektu v šesti nemocnicích.

V nemocnicích jsme také rozvinuli podporu duchovní péče, která není určena jen pro těžce nemocné pacienty a seniory, slouží i jejich rodinným příslušníkům, případně pozůstalým. Podpořili jsme tak činnost nemocničních kaplanů. Spustili jsme program na podporu poskytování zdravotněsociálních služeb osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou přístřeší. Součástí programu kromě ošetření byla i prevence užívání návykových látek a zlepšení informovanosti o infekčních onemocněních. Za další podpora dobrovolnické činnosti. Zapojení dobrovolnické laické pomoci do systému zdravotní péče je v zahraničí běžné. U nás byla tato oblast dosud v pozadí.

Letecká záchranná služba. V minulosti tendry na leteckou záchrannou službu provázel klientelismus a různé problémy. Z různých důvodů se musela opakovat výběrová řízení. My jsme veřejnou zakázku od začátku připravovali transparentně. Vyhlásili jsme výběrové řízení a na základě dlouhodobé přípravy se podařilo nastavit náročné, ale i splnitelné podmínky pro uchazeče. Výběrové řízení přineslo pokrytí celé republiky včetně zajištění nočních letů a speciální činnosti, podvěsu pod vrtulníkem.

Za další odškodnění za újmu způsobenou očkováním. S vědomím nutnosti podporovat povinné očkování tam, kde je to opravdu třeba, jsme prosadili zákon, podle něhož všem, kterým kvůli povinnému očkování vznikla újma na zdraví, stát poskytne odškodnění. Je to správný krok.

Revoluce v nemocničním stravování. Strava je důležitou součástí zdravotní péče poskytované v nemocnicích a úzce souvisí se spokojeností pacientů.